Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby Na lavice vám bylo rozdáno usnesení č. 20 volební komise ze dne 5. prosince 2017.

Prosím, pane předsedo, abyste přednesl návrh. Poslanecká sněmovna u této komise kontrola Bezpečnostní informační služby rozhodla o počtu sedmi poslanců. V usnesení máte návrh na šest z nás, tím sedmým, zatím nedoplněným jménem v tuto chvíli je Pavel Bělobrádek. Opět bude donominován v pátek v rámci změn v orgánech Poslanecké sněmovny. Otevírám rozpravu. Jestliže tomu tak není, rozpravu končím.

Výborně. Zahajuji hlasování.

Je někdo proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ustavili stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, a tento bod končím.